Také děkuji.

Pane poslanče? Omlouvám se. Je lepší se přihlašovat přes tlačítko, to má přednost, než přihlášení rukou, jak jistě víte.

Dámy a pánové, já jsem jenom chtěl tu situaci uklidnit a poprosit kolegy, kteří tady nás vyzývají, abychom něco říkali nebo neříkali, aby ale oni nedělali totéž z druhé strany.

Prostě nějaký poslanec tady vystoupí, my říkáme, že to podporujeme, ale to neznamená, že ve sto procentech se přece shodneme. Na tom přece není nic špatného, aby okamžitě přilétla nějaká nálepka.

To si myslím, že je úplně zbytečné. Takže ten můj požadavek platí jak na tu stranu, jak jste řekl, pane kolego, tak i na tuto stranu, a na tuto stranu v této chvíli víc. Děkuji, pane poslanče. Ujala jsem se řízení schůze. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka. Děkuji. Já musím zareagovat na to, co tady bylo řečeno z té pravé strany.

Opozice čím víc bude mít otázek, tím to bude horší. Budeme podporovat dezinformační scénu. Co to je za nesmysl? Takže my jako opozice se nemáme na nic ptát? A já se ptám! Já se ptám, jestli to nebude znamenat nestabilitu zdravotního systému pro české občany. Jestli zvednete daně, kdo to zaplatí? Tak co to tady zkoušíte?

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, kolegové, mě také velmi mrzí, kam se ta debata dostala. Velmi mě mrzí i reakce některých kolegů z koalice, protože když jsem tady dnes v úvodu vystupovala, tak jsem velmi poděkovala panu ministrovi vnitra za předložení tohoto sněmovního tisku a pouze jsme řekli, že všechny věci v tomto sněmovním tisku podporujeme, se všemi souhlasíme. I musím dodat, že chápeme, že současné zákony... respektive nereflektují na tu situaci, proto pan ministr vnitra přišel rychle s tímto, protože to odráží i to, co se v tom území děje, aby se všechny ty věci mohly vyřešit, proto na to potřebuje legislativní oporu, proto to tady dneska předkládá.

A my pouze, a pan ministr vnitra to jasně řekl, že pokud tady najdeme cestu, nebo pokud se domluvíme s legislativci, tak nemá problém, aby slovo, které se ze státního občana na Ukrajině změnilo na cizince, tak pokud přijdeme s pozměňovacím návrhem, který bude legislativně správně, tak nemá problém, aby se tento pozměňovací návrh podpořil.

Vztahuje se to na ukrajinské státní příslušníky pobývající na Ukrajině před 24. únorem, dále na osoby bez státní příslušnosti a státní příslušníky třetích zemí, jiných než z Ukrajiny, kterým byla před 24. únorem poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana na Ukrajině, a zároveň se to vztahuje i na jejich rodinné příslušníky. A my bychom chtěli, aby toto bylo jasně dané v tom návrhu toho zákona, protože naši kolegové z našeho klubu mají obavu ne z tohoto rozhodnutí Rady, ale z té směrnice, na kterou se tam také odkazuje.

Nic jiného. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.

Jsou tady lidé, je to obrovské množství, kteří prchají před hrůzami války. Chceme jim pomoci, to je určitě jeden podstatný moment. Pak jako poslankyně a poslanci naší země máme povinnost zajistit bezpečnost našim občanům, uklidňovat je v této mimořádné situaci. Připomínám také to, co řekl kolega ministr Pavel Blažek.

Takže pamatujme na to, aby závěr téhle debaty a výsledek hlasování opravdu sloužil lidem, aby byl ve znamení pomoci potřebným, humanismu a abychom ukázali tu potřebnou jednotu. Děkuji vám. A nyní s přednostním právem pan předseda Jan Jakob.